Dále je potřeba si říci, že ten vládou předložený materiál, ten váš v uvozovkách konsolidační balíček, já tomu přezdívám okrádací balíček, tak tento materiál v žádném případě není prostě souborem opatření na konsolidaci veřejných financí a snižování hrozivého rozpočtového deficitu a státního dluhu, který jste způsobili, protože neobsahuje žádné návrhy na snižování výdajů státu. Ve své podstatě jde pouze o balík daňových zákonů, jak jsem říkal, který obsahuje v podstatě zvýšení daní všech typů fyzickým i právnickým osobám, českým občanům i firmám. Dále o razantní zvýšení daně z nemovitostí, přestože ministr financí Zbyněk Stanjura tvrdil ještě nedávno, že ODS nebude zvyšovat daň z nemovitostí.

Dále navrhujete zvýšení daně z příjmů právnických osob a rozšíření daňové progrese u fyzických osob atd.

To je opravdu velká částka, protože to, že vaše vláda okrade pracující rodiny s malými dětmi o více než 40 tisíc korun ročně, to je opravdu neuvěřitelné.

A musím říci, že ten katastrofální stav vývoje státního rozpočtu s tím pětikoalicí schváleným státním rozpočtem, ten je opravdu hrozivý.

A přesně se potvrzuje to, co tady hnutí SPD říká už od začátku, že letošní státní rozpočet je nereálný a je postaven na nereálný příjmech a výdajích.

Takže na jedné straně Fialova vládní pětikoalice nepřiměřeně podporuje Ukrajinu a na druhé straně pětikoaliční vláda občanům naordinuje úsporný balíček. A jak jsem říkal, tak předložený návrh navíc vůbec nenavrhuje smysluplné škrty ve výdajích.

O astronomický bilion korun stoupne dluh České republiky!

Jenom tento ukazatel by měl podle mého názoru stačit na okamžitou demisi Fialovy vlády.

To snad nemyslíte vážně! Obhajovat tuhle tu neuvěřitelně, řekl bych, špatnou fiskální politiku těmito argumenty, to se mi snad jenom zdá! Cílem by přece měl být vyrovnaný rozpočet a český občan a Česká republika na prvním místě, a to je program SPD.

Tam chceme táhnout Českou republiku nahoru. A další údaj, že se svými příjmy má aktuálně problém již vyjí 55 % českých zaměstnanců. Jsou to data provozovatele našich největších pracovních portálů, společnosti LMC, přičemž výrazné obtíže má 20 % z našich zaměstnanců. To znamená... Opravdu také poprosím. Takže vy jste v první fázi sáhli letos na jaře na tři miliony příjemců důchodů.

Dělali jsme, co jsme mohli.